Dnes je tu svolána mimořádná schůze Sněmovny kvůli pseudokauze, která se navíc měla odehrát přes osmi lety, tedy dávno předtím, než jsem vstoupil do politiky. A já se ptám: Je tohle skutečně něco, kvůli čemu by měla mimořádně zasedat Sněmovna? Včera jsme byli svědkem hrozné tragédie v Bruselu. Dneska vidíme, že evropští politici nezvládli migraci ani integraci migrantů, že lhali, že dneska největší problém jsou pravděpodobně ty nogo zóny, ti původní migranti, a nechtěli to přiznat. A impotence některých evropských politiků je hrozná. A nečeká nás ani nic dobrého.

tedy paní předsedající. Marek Benda. To je legenda této Sněmovny, 24 let tady sedí. Já jsem tady dva roky a mám...

Ale říkám Benda legenda. Takže já se vždycky byla svolávána schůze opozicí.

To se za 26 let budování kapitalismu v Čechách neobjevily důležitější kauzy?

Nebo její členové. Která spekuluje, že údajné výkupné, o kterém nic nevím, bylo předmětem rozkrádání! Moji rodinu? Ona to ví? Živý spis. Jak to ví, ta paní?

Já vím, že tady štvu plno lidí.

Takže my vám děkujeme.

A co lehké topné oleje? A Bohemia za 20?

Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda.

A ještě jsme zapomněli na to, že nám v roce 2012 Brusel, když byl pan Kalousek ministr financí, kvůli korupci zastavil veškeré čerpání evropských fondů. Takže největší ostudou v Bruselu jste byli vy. A co nám ten Brusel řekl? Špatná kontrola. Nečas oficiálně potvrdil, že Česko má velké potíže s čerpáním peněz z Evropské unie.

A kdo byl ministr financí? Pozastavení plateb z evropských fondů v rámci systému operačních programů rozpoutalo na politické scéně spor o to, kdo může za zavedení kritizovaného auditního systému pro čerpání fondů EU.

Takže pan Nečas lhal a Sobotka to řekl ve Sněmovně, a měl pravdu.

Naše mladá právnička!

Operační programy, které rozhodují o rozdělování eurodotací, často střídají manažery a to vede k chaosu při přípravě projektů. Příkladem bylo Ministerstvo školství a jeho program Vzdělávání pro konkurenceschopnost za působení nejlepšího ministra školství, jak říkal váš zakladatel, Josefa Dobeše z Věcí veřejných. Takže tolik byl Brusel.

Pojďme se teďka podívat na Českou exportní banku. To je další Topolánkovo a Kalouskovo dílo. A to je problém, velký problém. V pátek byl u mě ministr zemědělství pan Jurečka a chtěl peníze pro zemědělce. Ale naše vládní rozpočtová rezerva díky tomu dědictví, které vy jste udělali, pokud budeme muset ještě zaplatit České exportní bance, tak je už dost vyčerpaná. To nebyla efektivní podpora exportu. To bylo rozdávání úvěrů pro spřízněné firmy Topolánkovy a Nečasovy vlády.